Nemohu si osobovat právo za Sněmovnu, jakým způsobem se rozhodne nebo jakým způsobem bude dále pokračovat.

Představa, všichni víte velmi dobře, že zdravotní správa, máli být k dalšímu jednání a u nich je to velmi často soudní jednání, jednání na úřadech práce, jednání v jiných věcech musí být ukončená, musí mít razítko a podpis.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně.

Já už jsem tady vystupovala několikrát a v médiích se pořád objevují ty samé informace. Tušíme asi, že vláda chce zámek prodat. Ale je tady mnoho a mnoho otazníků.

Zajímalo by mě, jakým způsobem se vláda tohoto majetku bude zbavovat. Jakou metodou?

Budeme prodávat státní podnik Budvar? Budeme prodávat další nemovitosti, kulturní památky, které jsou nevýdělečné? Dočkáme se třeba toho, že ve finále budeme prodávat Karlštejn, který jsme teď nákladně opravili? Co tedy bude?

Prosím o zařazení tohoto bodu jako první bod dnešního jednání, protože ho považuji za velmi důležitý. Také děkuji. Nyní poprosím o vystoupení s návrhem paní poslankyni Obornou a připraví se paní poslankyně Maříková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych vás poprosila o zařazení nového bodu na pořad schůze s názvem Opatření vlády na pomoc postiženým zemědělcům v souvislosti s přemnožením hraboše polního, protože je to téma, které aktuálně velmi trápí české zemědělce, a to zejména na jižní Moravě a na Vysočině. Jistě jste také zaznamenali několik televizních reportáží, takže mi dovolte, abych alespoň velmi stručně odůvodnila zařazení tohoto nového bodu na jednání Sněmovny. Podle zemědělců sílí na jižní Moravě a Vysočině kalamita hraboše polního.

Téměř ve všech okresech na Vysočině přemnožení překročilo pětinásobek prahu škodlivosti.

Postižena jsou nejen pole osetá obilovinami, ale i vojtěškou, jetelem a dalším plodinami.

Mnohá místa jsou postižená víc než před čtyřmi lety, kdy jsme tuto situaci ve Sněmovně řešili novelou zákona.